Tomu však také odpovídá riziko, které potenciální investor podstupuje.

Jaké kroky bude podnikat, aby ochránilo malé investory? Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, Ministerstvo financí se tématu podnikových dluhopisů dlouhodobě věnuje a vnímá a pečlivě vyhodnocuje veškerá rizika. Od ledna 2018 například nemohou investiční zprostředkovatelé nabízet dluhopisy bez prospektu, tedy informačního dokumentu schváleného Českou národní bankou.

Je to navrženo především z důvodu snazší dohledatelnosti emisí a zvýšení transparentnosti emise. Dále je navrženo, aby emisní podmínky obsahovaly varování, že ani schválení prospektu ze strany České národní banky není zárukou nízkého rizika, protože Česká národní banka neposuzuje schopnost emitenta splácet dluhopisy ani pravdivost informací uvedených v prospektu.

Bude navrženo, aby osoby nabízející tyto dluhopisy publikovaly tyto emisní podmínky na svých webových stránkách, a ve vztahu k této povinnosti bude zaveden dohled České národní banky včetně možnosti uložit sankci.

Posouzení rizika spojeného s dluhopisy vždy bylo zejména na investorovi.

Děkuji za odpověď. Musím říct, že jsem interpelaci využil především proto, abych dané téma dostal do mediálního prostoru, protože přeci jen se může jednat o množství miliard, které v tuto chvíli můžou být ohroženy, a v některých případech už dokonce záměrně s původním cílem dané emise, že nebude návratnost zajištěna.

Děkuji.

připravuje novelu zákona, určitě se můžete zapojit potom v rámci připomínkového řízení.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Jaké byly důvody odvolání předsedy představenstva OKD? Děkuji. To bylo rychlé. Prosím paní ministryni o odpověď. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže současné vedení je složeno z odborníků, dlouhodobých pracovníků OKD.

Děkuji. Prosím.

Leč vlastně jediný, kdo se vyměnil, byl víceméně tedy předseda představenstva. Děkuji. Jak jsem řekla, byla jsem o tom informována.

Je to potřeba řešit.

Děkuji za slovo.

Česká republika na to vyhlášení měla šest let, to znamená, mělo být vyhlášeno nejpozději do roku 2014.